Když jste lékařem, máte také určitou komparativní výhodu, když chcete dělat politickou kariéru. Na rozdíl od poslance je povolání lékaře velice populární, čili lékaři na kandidátkách mohou snadno předskočit své kolegy továrníky, novináře, nebo dokonce i učitele, kteří jsou také populární. Zakážeme někomu vykonávat povolání lékaře předtím, než bude kandidovat do parlamentu? Je to komparativní výhoda? Je to, řekl bych, větší komparativní výhoda než vlastnit velký majetek. Každý by takový zákaz považoval za absurdní blbost. Ano, byla by to absurdní blbost. Stejně tak je absurdní blbostí z hlediska zdravého rozumu zakazovat někomu vlastnit majetek. Rozumné je mu zakázat podnikat, rozumné je mu zakázat získávat neoprávněné výhody z toho, že má politickou funkci. To všechno už samozřejmě zakázáno je. Čili tento zákon, řekl bych, ne zákon jako takový, ale ty dva přílepky, ty dva účelové pozměňovací návrhy, z toho udělaly absurdní blbost, řečeno normálními slovy. Není pravda, že my jsme o tom nediskutovali. My jsme na to poukazovali po celou tu dobu.

Čili když jsem si přečetl argumentaci pana prezidenta, tak jsem byl ve svém intuitivním názoru o tom, že tyto dva přílepky pánů Chvojky a Plíška jsou absurdní blbosti, ještě utvrzen. Prosím já vím, že se nic nestane, ale občas je dobré poslouchat to, co říká pan prezident. Děkuji panu poslanci Komárkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Promiňte, jen stručná poznámka na předcházejícího řečníka. Ale to není pravda.

Majetku může mít, kolik chce, ale prostě představa, že ministr vlády, který má rozhodující vliv na určování podmínek čerpání dotací, ty dotace sám čerpá a navíc je ještě kontroluje, že ministr vlády se úspěšně uchází a získává státní zakázky, je představa, která byla ještě před několika lety zcela nemyslitelná.

A nebyla by sama v tom. A proto takový zákon nebyl zapotřebí, protože si ho prostě nikdo nedovolil, tohle chování. Čas oponou trhnul, dnes máme jiné časy, máme nové pořádky, dnes je to prostě naprosto normální a Mladá Fronta to ještě hájí, tak ten zákon jako minimum morálky tady být musí. Ale obcházet zákony je neslušné. To slušný politik nedělá. Děkuji. Pan poslanec Fiedler, pan poslanec Plzák, pan poslanec Komárek, pan poslanec Kučera. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení členové vlády, já myslím, že můj předřečník řekl z velké části to, co jsem chtěl říct já. Já jsem před chvilkou zjistil, že toto jednání je přenášeno Českou televizí, takže chápu, že se tady asi bude střídat spousta řečníků, kteří si chtějí říct své.

Andrej Babiš je bohatý člověk.

Andrej Babiš patřil ke komunistické ekonomické šlechtě. To je prostě pravda.

Jednáme o tom, že Andrej Babiš je naprosto legitimně zvolený do Poslanecké sněmovny, stal se místopředsedou vlády, ale došlo ke střetu zájmů. Nikdy jsme takovou situaci tady neměli. A Andrej Babiš opravdu, tak jak tady několikrát zaznělo, je ten, který spolurozhoduje o transferech státních financí pro své podnikání. O co se tady snažíme, byť je to velmi složité, komplikované a někdo tvrdí, že dokonce možná v rozporu s Ústavou, je to, aby si jeden člověk nebyl schopen přihrávat státní dotace. O nic jiného nejde. Andrej Babiš může být v politice , Andrej Babiš může vlastnit majetky, které vlastní, i když já mám problém s tím, jak je nabyl, ale musí se rozhodnout, jestli bude, nebo nebude ve střetu zájmů. To je celé. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tři a čtvrt roku, já jsem to říkal tady včera, někdy jste spolu prohlasovali zákony, které se mi nelíbily, mně, který jsem součástí opozice, a dneska tady vidím obrovský rozkol v koalici. Ale proč jsem se přihlásil?

A jak to bude podle evropského práva? Já nejsem právník. Říkám, já za vámi právníky chodím, ale slyším od čtyř právníků pět názorů, ale vím, že našemu právu je nadřazeno právo evropské. A já se obávám, že pan vicepremiér Babiš s tím bude počítat, že bude platit evropské právo. A nejsem si úplně jistý, jak to bude s případnou náhradou škod, kdyby k něčemu takovému došlo. Řeknu příklad. Podle našich zákonů nesměli cizinci kupovat nemovitosti a vlastnit půdu a pozemky, a pak to nakonec přece bylo jinak, protože se ukázalo, že to evropské právo umožňovalo. Nejsem právník, ale mám takový pocit, že tady to není tak jednoznačné.

Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a teď pan poslanec Plzák, pan poslanec Kučera, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Černoch, pan poslanec Blažek a pan poslanec Benešík. Krásná série následuje. Já jsem se přihlásil proto, já si nepotřebuji dělat žádné PR, ale pan kolega Kalousek tady neřekl úplnou pravdu. On tady řekl, že pan ministr může mít majetku, kolik chce. Ale co jsou média? To není majetek? To je majetek!